Zvláště upozorňuji na bod A97, který tu byl diskutován, který vypouští povinnost zápisu historických věcných břemen. Některé body jsou dále modifikovány přijetím N19 až N37.

Nyní bychom hlasovali, jak jsem avizoval, o bodu A109 samostatně. Ten bod byl upravován bodem N20 a N31.

Podle legislativy je ovšem třeba o něm rovněž hlasovat. Hospodářský výbor pozměňovací návrh nedoporučil, já rovněž nedoporučuji. Původně hospodářský výbor A109 doporučil schválit Poslanecké sněmovně, po dohodě hlasovat zvlášť je logické, že součástí té dohody mezi ministrem, předsedou hospodářského výboru a zpravodajem je tento návrh oproti hospodářskému výboru nedoporučit Poslanecké sněmovně.

Hospodářský výbor tyto návrhy doporučil, jedná se víceméně o legislativně technické návrhy, v případě přijetí jsou nehlasovatelné návrhy N5, A94 a B72.

Snad stojí za zmínku bod C5, který zlepšuje podmínky pro malé vodní toky při rekonstrukci, ale pokud budete mít zájem, tak samozřejmě můžeme o některých těchto návrzích hovořit i věcně.

Dále bychom společným hlasováním hlasovali o návrzích pod písmenem E E1, E2, E4 až E5 společně jedním hlasováním. Hospodářský výbor tyto pozměňovací návrhy nedoporučuje.

Doporučuji hlasovat společně jedním hlasováním. Hospodářský výbor tyto pozměňovací návrhy nedoporučil. Dále bychom hlasovali o návrhu F11.

Bod H bychom hlasovali, s tím souvisí bod I2, který se odkládá při hlasování N16. Nyní bychom hlasovali o návrhu J, to je poslanecký návrh pana poslance Kováčika, který řeší období těsně po skončení solární podpory vytvořením dalšího přechodného období o dva měsíce, tedy prodloužení o dva měsíce, tak aby do toho systému podle starého zákona mohly být ještě zařazeny solární elektrárny. Přestože hospodářský výbor doporučil přijetí, tak já musím říci zásadní své stanovisko, které říká, že v případě přijetí tohoto návrhu bychom museli vytáhnout z rozpočtu dalších 365 milionů korun ročně a znamenalo by to pravděpodobně celkové výdaje ve výši čtyři a půl miliardy korun. Já jsem zásadně proti přijetí tohoto návrhu. Upozorním vás na to znovu, až budeme o tomto návrhu hlasovat.